Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil s tímto sněmovním tiskem číslo 187.

Děkuji za podporu. Děkuji, pane ministře. Výbor zde zastupuje zpravodaj pan poslanec Růžička, kterému předávám slovo.

Usnesení načtu v podrobné rozpravě. Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Všeobecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Otevírám podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj je přihlášen o podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo. Usnesení výboru pro obranu ze 13. schůze k sněmovnímu tisku číslo 187: Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby informaci vzala na vědomí. Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Končím všeobecnou rozpravu. Zájem o závěrečná slova není. Můžeme přistoupit k hlasování o tom, že vezmeme tento sněmovní tisk na vědomí, tak jak nás s návrhem usnesení seznámil pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto bodu.